Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím. Ještě poprosím pana navrhovatele pana poslance Dolejše, aby se posadil ke stolku zpravodajů. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.